To je druhý lístek, který budete mít připravený.

Ale protože zmíněný kandidát Viktor Tauš se objevuje jak v nominaci předchozí jako náhradník za Sašu Gedeona, tak v té případné nové nominaci na tři členy, kterým končí období až v dubnu, tak nemůže ta volba proběhnout dnes.

Samozřejmě jsem připraven já nebo pan ministr případně podat vysvětlení. Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, o které budeme hlasovat, ale předtím, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy. Ano, děkuji, pane předsedo. Otevírám rozpravu.

Pane ministře, prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pánové poslanci, vážení ministři, ministryně, já bych nechtěl zdržovat.

Práce každého člena rady je velmi náročná.

Představte si ty scénáře, které mají třeba také 50 až 100 stran.

Máte před sebou návrhy na osobnosti, které jsme navrhli. Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo do rozpravy? Takže rozpravu končím.

Je to návrh volební komise, tak jak ho přednesl pan předseda Kolovratník. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pane předsedo, prosím, máte slovo. Poslední prosba.

Ano, děkuji. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny. Současně konstatuji, že ve 13 hodin se sejde organizační výbor v obvyklých prostorách.